Takže 20 miliard korun jste měli mít v rozpočtu. Bez diskuse.

Opravdu směšné. To jsem zvědavá, jak to budete kvantifikovat. Navíc se ministra Stanjury, ministra financí, na tuto mimořádnou valorizací několikrát ptali novináři.

Je nereálný. No to je tedy katastrofa! Neuvěřitelné.

Plná ústa před volbami. Skutek utek.

Teď vám zdůvodňuji, že to vědět měl a musel.

Tak výborně!

Jaká by vznikla škoda, když ty peníze se tam najdou?

Ale beru jeho slova jak za bernou minci. Najde, tak se najdou. Tím pádem nemůže vzniknout žádná škoda.

A obávám se, že obdobně znepokojuje i finanční trhy a ratingové agentury.

Bohužel, bohužel se obávám, že na to doplatíme.

Budu se držet tématu. A já netvrdím, že je dokonalé. Řadu věcí by tam bylo nutné prodiskutovat. Souhlasím.

Obrovsky citlivé.

Je to nesmysl. Je to nesmysl.

Minimálně od listopadu.

Proč jste nepřišli, abychom o tom debatovali? A my bychom debatovali.

A někde bychom prostě třeba dosáhli i kompromisu, který bychom třeba i podpořili. Já nevím.

Nehrálo vám do karet víc věcí.